Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu, že se tento tisk vrátí do druhého čtení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut a my můžeme pokračovat podle schválené procedury. Hlasování druhé A1, což je jeden z bodů usnesení výboru pro bezpečnost. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Sedmé hlasování, Jana Černochová, varianta téhož. Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Je to tak?

Prosím, k proceduře. Souhlasím, ale je to výborové usnesení. Já vás požádám, abyste řekl stanovisko výboru k pozměňovacímu návrhu A3. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti přijetí?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Tak se omlouvám.

Stanovisko výboru?

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Pan ministr?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Třinácté hlasování C1, výbor nedoporučuje. Pane ministře, C1!

Tento návrh byl zamítnut.